A za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji za pozornost. I já děkuji. Iniciativně tento návrh projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 311/2. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka tohoto výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto tiskem se, jak už bylo řečeno, iniciativně zabýval rozpočtový výbor a rovněž doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s touto dohodou vyslovila souhlas. A já za sebe doporučuji, abychom hlasovali o usnesení zahraničního výboru. Děkuji. Nyní otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Leo Luzara. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, tato mezinárodní smlouva je velice potřebná. Je velice potřebná z jednoho důvodu, že bojuje proti daňovým únikům. Bohužel ale bojuje proti daňovým únikům amerických občanů. Ne českých občanů, ale amerických občanů. Spojené státy americké připravily zákon, který postihuje jejich občany před tím, aby neschovávali své peníze v zahraničí.

Byť v preambuli této smlouvy se hovoří o tom, že my jsme hodný stát a máme velice dobré vztahy se Spojenými státy, a tudíž že bychom v tomto měli být zařazeni mezi ty lepší státy a nemělo by se to uplatňovat. Budiž, je to tam. Co mi ale vadí, je nevyváženost této smlouvy. My budeme poskytovat Spojeným státům údaje o všech aktivitách jejich občanů v rámci finančního sektoru České republiky. Bohužel americké finanční instituce tyto údaje o českých občanech poskytovat nebudou. Je v této smlouvě zcela zřejmé, že budou poskytovat údaje pouze u daňových rezidentů, kteří dostávají platby ze Spojených států, tzn. mají tam nějaký příjem. Tyto údaje budou dostávat, ale také ne jako hodnotu financí uložených na účtě, ale pouze úroky, které na tom účtě byly připsány.

Čili tato smlouva je silně nevyvážená v neprospěch České republiky. Za druhé. Ve smlouvě je psáno, že se Spojené státy jednostranně zavazují podporovat daňovou legislativu, aby tyto smlouvy byly vyváženější. A tady si dovoluji apelovat na Ministerstvo financí, které by mělo být asi gesčním partnerem těchto smluv, aby urychleně připravilo podobný návrh smlouvy, který by upravil nevyvážený vztah v této smlouvě a který by Spojené státy, jak se zavazují v preambuli, přijaly do svého systému práva, tzn. aby se vyvážily vztahy mezi finančními institucemi a občany České republiky a Spojených států amerických. Pokud to tak nebude učiněno, tak samozřejmě my přicházíme o důležité informace v boji proti špinavým penězům a daňovým únikům. Děkuji. Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Nyní přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 164, do kterého bylo přihlášeno 141 přítomných, pro 80. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.